Dámy a pánové, já jsem nechtěl skutečně mluvit k tomuto bodu. .

Ale konzistentní jsou i ty reakce, které se tomu brání. On tady neudělal nic jiného než to, co udělal před rokem. On jenom přečetl výčet těch projektů. To, že jsou některé ty projekty a některé ty organizace jako absurdní, tak to tak prostě je.

To přece nemůžete myslet vážně. Prostě jenom nesouhlasíme s tímhle způsobem fungování takzvaných neziskových organizací.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, my tady schvalujeme asi ten nejdůležitější úkol, který tady ve Sněmovně máme, nebo měli bychom ho schvalovat.

Děkuji. Souhlasím s tím, že se máme věnovat státnímu rozpočtu, a také jsem to na začátku prvního vystoupení řekla.

Já to neumím přepočítat. Jedna věc. Druhá věc. Otázka na pana poslance Jandu, prostřednictvím pana předsedajícího. Jak chcete skutečně dospět ve společnosti k tomu, aby domácí násilí, sexuální násilí bylo skutečně nepřijatelné v té společnosti, než že budete vychovávat a než že budete dělat osvětu? Děkuji za dodržení času faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já na začátku vaším prostřednictvím chci poděkovat panu kolegovi Nacherovi, který tady spoustu věcí, které jsem chtěl říct já, řekl i za mě.

Ale je rozdíl mezi politickým aktivismem, který nepomáhá, pouze se za nějaká témata schovává a snaží se přesvědčit za peníze daňových poplatníků o své pravdě. A já jsem chtěl reagovat na pana předsedu Bartoše vaším prostřednictvím, který tady řekl slovo: není fér házet ciframi. No, kdy jindy se bavit o penězích z peněz daňových poplatníků než při projednávání státního rozpočtu. Tohle vyjádření nebylo fér, pane předsedo. Děkuji.

Já bych to jenom upřesnil. Tak já jsem uvedl, že ve mzdových prostředcích za rok sto tisíc je deset tisíc měsíčně.

My to víme, my to zveřejňujeme. Takže úplně normálně, prostě když se bavíme o něčem, jestli je efektivní, tak prosím vás řekněte, je to za deset tisíc měsíčně, abychom pak viděli, jak jsou nabobtnalé ty neziskovky, kolik tam utrácejí v těch personáliích.

Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, tak už tady zazněly pozměňovací návrhy, které předkládá naše hnutí SPD ke státnímu rozpočtu. Já bych snad jenom zrekapituloval, že je předkládáme ve výši přibližně 3,5 miliardy korun. A když to shrnu, jedná se o přesuny peněz směrem ke slušným a řádným občanům, od politických neziskovek směrem ke zdravotně postiženým spoluobčanům; dále navrhujeme snížení výdajů na zahraniční mise české armády a naopak zvýšení peněz na obranu České republiky; navrhujeme také investovat do protiimigračních opatření formou lepšího zacílení rozvojové pomoci, omezení inkluze ve školství a naopak podporu zdravotně postiženým lidem a také například podporu řešení kůrovcové kalamity.

Těmto číslům dnes už nevěří ale ani Ministerstvo financí, které zhruba každý kvartál svůj odhad opravuje.

Jde o vůbec první pokles od prvního čtvrtletí roku 2015. Ještě více varující je takzvaný indikátor IFO, který mapuje podnikatelské klima v Německu.

Špatné odhady jsou jednou z výtek ekonomů na adresu Ministerstva financí, které rozpočty plánuje velmi odlišně, než jaká je realita na konci roku.